Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme další návrh. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila úpravy legislativy, které vyloučí opakování kauzy Vrbětice. To je návrh, který byl žádostí na vládu a byl stejný, protože to byla otázka změny legislativy, který nebyl prohlasován. Můžeme pokročit na další. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby sdělila odpovědi na otázky petentů vyplývající ze souhrnné zprávy spolku Za zdravé Valašsko doručené ministerstvu prostřednictvím petičního výboru.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Bod číslo 6.

Tam je doporučení na vymáhání, je to odlišný návrh od toho původního.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední, devátý bod. Poslanecká sněmovna žádá vládu o vyčíslení vzniklé škody a její následné vymáhání u zjištěných viníků. Tento návrh je nehlasovatelný. Ptám se navrhovatelů jednotlivých usnesení, jestli jejich návrhy byly vyčerpány.

Ještě pan zpravodaj.

Bod 2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje poděkování složkám integrovaného záchranného systému a příslušníkům Armády České republiky za zásah při této mimořádné události. To jsme nehlasovali. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro poděkování složkám záchranného systému. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, máme ještě něco k hlasování?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, máme ještě něco neodhlasováno? Pan navrhovatel také souhlasí? Tomu rozumím. Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli byly jejich návrhy na usnesení vyčerpány. Ano. Pan poslanec Seďa souhlasí. Pan kolega Kováčik souhlasí, ale hlásí se o slovo bohužel. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych se chtěl všem, kteří se cítí nadměrně zdrženi touto ne docela úplně zvládnutou koncovkou velmi závažného bodu, omluvit, protože jsem to částečně i způsobil, nic zlého netuše. Ale přece jenom zvažte, pane předsedající, jestli jednotlivé body usnesení jsou natolik spolu související, nebo natolik rozdílné, že bychom hlasovali ještě o usnesení jako celku. To sice je možné, ale nepovažuji to za potřebné, protože tyto návrhy, které tady byly, nebyly návrhy, které by vyžadovaly jejich komplexní zhodnocení při přijetí, protože jednotlivé návrhy směřovaly buď k vládě, nebo k ministerstvu, případně složkám integrovaného záchranného systému. V tomto případě není potřeba pravděpodobně tento krok učinit. Pokud máte námitku proti postupu předsedajícího? Nemáte, děkuji vám. Prosil bych pana zpravodaje, aby s legislativou zkompletoval přijaté návrhy, aby je mohl pan starosta předat svým občanům. A myslím si, že poslanci příslušného kraje také, protože to bude asi důležité. Nakonec jich tolik, které byly přijaty, nebylo. Bude to poměrně jednoduchá práce. Návrh usnesení ve čtyřech bodech byl přijat. Můžeme tedy ukončit tento bod. Nemá.